Děkuji. Ale chtěl bych říct, že jakkoli nemám nic proti omezení řečnické doby na jednoho poslance na pět minut, tak mi velice vadí omezení počtu vystoupení na jedno vystoupení poslance. Myslím si, že to je proti dikci jednacího řádu, a není to tedy správně hlasovatelné. Ale již jsme tuto debatu vedli v minulosti, takže nevím, jestli má smysl ji vést znovu. Nicméně jsem to chtěl říct. To znamená, že můžeme hlasovat o tom, že má poslanec vícekrát než jedenkrát právo vystoupit v téže věci, tedy dvakrát. Navrhuji tedy dvakrát, což je podle mě to maximální omezení, které je možné. Dosáhnout nějakého konsenzu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Otevírám obecnou rozpravu, protože jsme rozhodli, že ji budeme vést.

Také požádám sněmovnu o klid. A pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych požádal o podporu dvou pozměňujících návrhů.

Tento návrh nebyl přijat, a nemá tedy smysl ho opakovat.

Proboha, dejme jim alespoň něco!

Jejich situace je stále bezvýchodnější.

A trvá to poměrně velmi dlouho.

Nicméně mám za to, že bychom této skupině těžce zkoušených podnikatelů měli tu pozitivní zprávu poslat již dnes.

Mimořádná situace vyžaduje mimořádné kroky. Děkuji vám, že o tom budete přemýšlet. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou.